Prvních třináct interpelací je to samé.

Další interpelace předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslankyně Věry Kovářové ve věci informovanost samospráv. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše, a stav tedy trvá, je stále přerušeno.

Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše.

Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 1216.

Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, já bych ráda promluvila o věci smlouvy s německou stranou, mezinárodní dohody o splavnění Labe.

Mluvím tady, protože tam vnímám velkou závažnosti dopadu této smlouvy na náš vodní tok Labe, protože vlastně ta smlouva preferuje splavnost Labe před jinými hodnotami a je to v rozporu s celkovou koncepcí pro Labe, která už splavnost nevnímá jako hlavní hodnotu Labe, ale naopak preferuje především takové kvality, jako je schopnost zadržovat vodu, jako je schopnost čelit přívalovým dešťům, To znamená jako opatření proti povodním a současně podpora biodiverzity.